Končím.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní budeme pokračovat v projednávání bodu 2.

Předávám řízení schůze. Já ještě chvilku počkám.

Ano, máme daňové výjimky skoro za 400 miliard korun.

První je a znají to všichni občané, kteří jsou buď zaměstnaní, nebo podnikají jako fyzické osoby základní sleva na poplatníka.

150 miliard korun českých je základní sleva na poplatníka. A my jasně říkáme, že tuto slevu nezrušíme, nenavrhneme, ne protože se bojíme našich voličů, ale protože je to správně.

Takže to je nejvyšší daňová výjimka v objemu.

A je to dobře a je to správně.

Chybný krok.

Podpora rodin, které mají děti.

A mohl bych pokračovat.

Osvobození výnosů z prodeje z prostředků vázaných rezerv. Tak kdybych chtěl použít okřídlenou větu bývalého premiéra Paroubka: tak kdo z vás, pánové, kdo z vás to má?